Děkuji panu ministrovi. Já osobně mohu dosvědčit, že když pan ministr udělá chybu, tak ji přizná. Děkuji. S další interpelací je připraven pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Milana Chovance. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Bude mu odpovězeno písemně. Pane poslanče, vaše sólo.

Osm jich odeznělo, čtyři bych tady měl ještě přednést.

Děkuji panu poslanci Václavu Klučkovi. Tím, že se vzdal šesti interpelací, jsme vyčerpali veškeré interpelace, které dnes byly na ministry, většinou nepřítomné, podány. Konstatuji tedy, že jsme ukončili projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny a končím 8. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.